Všichni víme, že dohody o pracovní činnosti jsou prioritně využívány v lůžkových zařízeních na zdravotní záchranné službě, ale také v terénních, zdravotních a sociálních službách. V tuto chvíli se s tím dokážou nemocnice i zdravotní záchranná služba nějakým způsobem otočit, je to skutečně mnohdy na hraně. Ale s těmi zpřísněními v oblasti dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce by to skutečně byl jednak velký nárůst byrokracie a jednak i mnohdy pro managementy neřešitelná situace, protože by nebyly vždycky schopny postavit ty pohotovostní služby.

Navrhujeme tu výjimku na dobu pěti let a tato další dohodnutá práce přesčas umožní ve zdravotnických provozech další práci přesčas pro zdravotnické pracovníky v rozsahu zhruba 416 hodin ročně a u zdravotní záchranné služby až 624 hodin ročně. Chci tam zdůraznit, protože se to samozřejmě bude projednávat i s odbory, a jak tady říkala paní kolegyně Jílková, je potřeba znát názory mladých zdravotníků, nejenom lékařů, ale i zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků, že oni skutečně dneska dají mnohem víc na ty podmínky i přesčasové práce, že v institutu další dohodnuté práce přesčas jde o dohodu, to znamená, že zdravotnický pracovník na tu dohodu může, a nemusí kývnout, stejně tak ale je to u dohody o pracovní činnosti.

To je potřeba zdůraznit. Nicméně vidím toto opatření jako velmi důležité pro to, abychom překonali dobu náběhu novely zákoníku práce tady té transpoziční novely a abychom skutečně hledali systémová řešení, která ale, jak už jsem řekl v předchozím vystoupení, pokud se nám nepodaří doplnit stavy zdravotníků, tak ta systémová opatření budou velmi svízelná. Budeme na to, pokud schválíme tuto úpravu, mít pět let, ale tak jak znám situaci, čas velmi rychle ubíhá, to znamená, nemůžeme si dát ruce v bok a říkat si, teď máme na pět let vyřešeno. A v tuto chvíli prosím jak pana ministra Jurečku, tak pana ministra Válka, aby skutečně situaci ve zdravotnictví z pohledu obrovského objemu přesčasové práce, která je v českém zdravotnictví dneska úplně běžná, aby se tím velmi intenzivně zabývali, protože můžeme tady stát za pět let nebo naši následovníci a budou stát před tím samým problémem. Tedy pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, vnáší nový institut další dohodnutá práce přesčas a dává do koše možností, jakým způsobem řešit přesčasovou práci ve zdravotnictví, další možnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku paní poslankyně Mádlové. Pane místopředsedo, děkuji.

A tady samozřejmě potom nastává problém, když je v jednom zdravotnickém zařízení, tak jak potom zacházet s tou dovolenou? A upozorňují mě právníci, personalisté z těchto velkých fakultních nemocnic, že vybírání doby dovolené bude velký problém.

Čili je otázka, jestli by v tomto směru ještě nešlo něco udělat?

Děkuji.

Děkuji za dodržení času. Děkuji za reakci.